Za omluvenou ministryni práce z pověření vlády odůvodní tento návrh místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, velmi stručně.